Děkuji, pane místopředsedo.

To znamená, že můžeme chápat to usnesení výboru na stejné úrovni, se stejnou váhou a se stejnou platností, jako je usnesení Sněmovny k této věci.

Nyní budeme pokračovat v rozpravě. Paní poslankyně Krutáková je na řadě, po ní vystoupí paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, ochrana klimatu se po celém světě stává tématem číslo jedna.

Například vláda dodnes stále nepřišla s protierozní vyhláškou, která zásadně zpřísní limit maximálního odnosu půdy z hektaru, a bude tak vyžadovat zavádění účinných protierozních opatření. Přitom přes polovinu zemědělských půd je ohroženo erozí. Jsem tedy alespoň ráda, že existuje zákon o pozemkových úpravách, který umožňuje realizovat stavby a zařízení, která navracejí krajině alespoň částečně její retenční schopnost. Tyto projekty, o něž je velký zájem, si ale zaslouží výrazné finanční posílení a na to bychom měli myslet při sestavování státního rozpočtu. Stále zdůrazňovaný projekt Dešťovka není například špatný nápad, ale jedná se jen o pomyslnou kapku v moři.

A já se ptám, co pro odstranění těchto negativních trendů udělaly poslední dvě vlády. Nástroje tu jsou, jak zmínil pan ministr, nicméně jejich realizace je slabá a pomalá. Liknavost vlády lze dále vidět i ve vztahu vůči dalším ekologickým cílům Evropské unie a můžeme na to brzy tvrdě doplatit, například v oblasti odpadového hospodářství, které není jen o skládkování, o ochraně vodních zdrojů či ochraně přírody a krajiny. A pak je to také pařížská klimatická deklarace, jejíž cíle se nám současným tempem dosáhnout nepodaří. OECD nám proto například doporučila zavedení daně z uhlíku a přeměnu nastavení spotřebních daní, které jsou nyní nastaveny špatně. Reakce vlády? Zatím žádná. Navíc nebyly schváleny vyšší národní limity pro hlavní látky znečišťující ovzduší. A to je málo. Mějme na paměti, že na obyvatele jsme čtvrtým největším znečišťovatelem v Evropské unii a celosvětově jsme na 20. místě. O velmi vlažném přístupu vlády k ochraně klimatu vypovídá i to, že v čele Rady vlády pro udržitelný rozvoj nestojí premiér a celá implementace cílů pro udržitelný rozvoj je předána do gesce Ministerstva životního prostředí. Podívejme se třeba na Finsko, které pan premiér s oblibou zmiňuje, jak řeší udržitelný rozvoj a strategické plánování systémově a komplexně.

Vyzývám tedy proto vládu, ale i vás všechny, abyste začali brát ochranu klimatu vážně a mysleli i na další generace. Děkuji paní poslankyni. S přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Farský. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, kteří jste ještě v tuto chvíli v sále, já bych chtěl přednést stanovisko za klub Starostů a nezávislých a upozornit vás na doplnění usnesení, které tady představím.

Otázky klimatu jsou skutečně celosvětové.

My jsme chtěli obrátit vaši pozornost k oblasti, kterou můžeme zlepšovat takřka okamžitě a kde tu povinnost, myslím si, máme zásadní, a to je otázka kvality půdy a kvality vody, zvláště té podzemní. Jako Starostové a nezávislí už jsme k některým konkrétním krokům přistoupili.

To je opatření, které jde realizovat v rámci let a je velice účinné.

Čísla jsou totiž alarmující. Vyčísleno finančně, je to škoda někde kolem 10 miliard korun.

Osmdesát sedm procent podzemních vod v České republice je znečištěno.

I proto jsem obešel všechny předsedy poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny, a tady bych chtěl vyslovit i poděkování panu ministru Brabcovi, který se k usnesení, které jsem mu předložil, vyjádřil pozitivně. To usnesení, které doplní, doufám tedy, po vašem hlasování a bude bodem číslo 4 dnešního hlasování o bodu číslo 162, zní takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby do 31. května 2019 předložila Poslanecké sněmovně konkrétní plán termínovaných urgentních kroků vedoucích k zamezení nadměrné vodní i větrné eroze půdy a snižování její kvality a k zamezení zhoršování kvality spodní i povrchové vody. Děkuji, pane předsedo. Seznámím vás v této chvíli s omluvami, které mezitím přišly. Pan poslanec Petr Pávek se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny od 11 hodin do 13 hodin z důvodu návštěvy lékaře.